Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. My tedy budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji přihlášky faktické, první eviduji přihlášku pana poslance Šincla. Není tomu tak. Jako další je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jiří Koubek. Máte slovo. Tady ctěná kolegyně paní Němcová položila dotaz, pokud se nemýlím dvakrát, nebylo jí odpovězeno. Ty záběry, které byly pořízeny, byly předány Státní veterinární správě. Tam se tedy musíme pak obrátit a zjistit, jak s nimi naložila. Ten výsledek nemám. Vyzývala jste předkladatele, abychom na toto zareagovali, tak reaguji takto. Ale přiznám se, tyto záběry pro mě třeba jako pro předkladatele nejsou rozhodující.

Děkuji. Jako další řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Moc se omlouvám, dámy a pánové, vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, byl jsem přihlášen už před více než půl hodinou, dostal jsem se teprve teď na řadu, budu tedy velice stručný. Jen bych panu kolegovi Kováčikovi prostřednictvím pana předsedajícího vzkázal, že ani na mě klece nemají žádný vliv.

Jinak bych chtěl moc poděkovat všem za diskusi, za podporu.

A já vám samozřejmě za případnou podporu děkuji. Také bych chtěl poděkovat moc a já to musím tady říct svým dcerám, které mě v této věci velmi podporují, které pomáhají nejenom zvířatům, ale pomáhají i právě opuštěným lidem.

Já vám děkuji za pozornost a děkuji vám také za podporu tohoto zákona. Já vám také děkuji, pane poslanče. Požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení, rozprava stále pokračuje. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo.

Jsme výborem, který se problematikou dlouhodobě zabývá, a já bych chtěl poprosit, abychom beze všech emocí a beze všeho patosu skutečně na výbor, který má problematiku chovu v gesci, reagovali pozitivně. Mně to totiž připadá, jako kdybychom pod nějakým, já nevím, jakým jiným dojmem se tady pokoušeli napravovat věci, které jdou z rozpočtového výboru, s tím, že přece musíme tomu rozpočtovému tématu rozumět daleko lépe než sám rozpočtový výbor a tak podobně. Když už neprošlo to vrácení do druhého čtení a znovuuchopení chladného rozumu do rukou, tak pojďme aspoň hlasovat podle toho, jak tu proceduru navrhl zemědělský výbor.

Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. A nyní se táži na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodajů. Pan navrhovatel si nechce vzít slovo, pan zpravodaj také ne.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože zde padl návrh na stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem C, tak to bychom hlasovali jako první. Nebyly zde načteny žádné legislativně technické úpravy, takže by jako druhé hlasování následovalo hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru vedené pod písmenem A en bloc jedním hlasováním.

Další hlasování pozměňovací návrhy poslance Josefa Kotta vedené pod písmenem D varianta 1 en bloc jedním hlasováním.

Já vám děkuji.